4.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, znovu se zde setkáváme k projednání návrhu novely zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, kterou zpracoval Český báňský úřad jako ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast výbušnin. V Poslanecké sněmovně je návrh zákona předkládán Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci vykonávání koordinační funkce tohoto ministerstva ve vztahu k Českému báňskému úřadu. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zkvalitnění stávající právní úpravy, odstranění jejích nedostatků identifikovaných v praxi, snížení administrativní zátěže podnikatelů a úspora finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu na chod státní báňské správy. Za tímto účelem se navrhuje za prvé provázat informační systémy orgánů Celní správy České republiky a Českého báňského úřadu a odstranit tak povinnost podnikatelů oznamovat některé shodné údaje jak Celní správě, tak Českému báňskému úřadu, za druhé provést změnu organizačního uspořádání státní báňské správy spočívající ve zrušení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina a převedení jeho dosavadní působnosti na Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického tato změna bude po přijetí návrhu zákona následně promítnuta do vyhlášky o sídlech obvodních báňských úřadů, za třetí precizovat způsob prověřování bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti osob, které nakládají s výbušninami, za čtvrté zavést institut takzvaného tichého souhlasu dotčených orgánů a zpravodajských služeb v řízeních o povolení vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin, za páté zakotvit povinnost příslušného obvodního báňského úřadu informovat útvar Policie České republiky, v jehož obvodu působnosti se mají provádět trhací práce, což zajistí pružnou výměnu informací mezi báňským úřadem a Policií České republiky. Výbor k návrhu neuplatnil žádné pozměňovací návrhy a ve svém usnesení doporučil, aby byl projednán a schválen ve znění předloženého vládního návrhu. O případných pozměňovacích návrzích, které budou načteny dnes, jsem samozřejmě připraven s vámi diskutovat. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.